Nejprve poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec František Navrkal. Případné debaty přesuňte do předsálí. Máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Předložená novela zavádí nový trestný čin proti svobodě projevu, resp. nový druh přestupku porušení svobody projevu.

V případě přestupku je pak sankce stanovena až 500 tisíc korun, pakliže je provozovatelem fyzická osoba, a až do výše 50 milionů korun v případě, kdy je provozovatelem podnikající fyzická osoba či právnická osoba.

Dále nepřiměřenost výše sankcí. V současnosti může být vyměřen například provozovateli jaderné elektrárny za porušení povinností souvisejících s jejím provozem. Tím bych tedy asi pro začátek ukončil svoji zpravodajskou zprávu.

Teď začnu trošku obecně.

Přijímáme zákony regulační, které někoho otravují. Ten minulý byl klasický případ.

Nyní ale už se lidi tolik nehádají v hospodě, často se hádají na sociálních sítích a doba se mění. Teď je to nezajímá. Zkrátka a dobře ta doba se mění.

Žijeme v době, kdy padají výrazně vyšší tresty za verbální trestné činy než za násilné.

A ani těm lžím nedokážeme moc čelit.

Vznikla kvůli tomu válka.